V současné době můžeme každého cokoliv naučit tím, že mu dáme nějaká elektronická média, všecko si tam nalistuje.

To se prostě nedá vyčíst. Jenom počet těch zkušeností, frekvence toho, co viděl, dává kvalitu lékaře. A to mu musí zajistit nemocnice, která je ale postavena a vymyšlena pro to, aby tu výuku dělala. Prostě proto, že ho někdo musí vidět.

To nejsou ty operační pláště, to je tady v tom, že ta fakulta potřebuje jinou činnost, která stojí jiné peníze, peníze navíc. A proto také velmi silně volám po tom, aby tento zákon dostal podobu, kde poměr sil mezi fakultou a nemocnicí nebude napsán ředitelem nemocnice, ale bude také napsán děkanem fakulty. Pak by to bylo podle mého názoru správné. Těch problémů je tam skutečně veliká řada.

Z toho na mě padá skutečně děs a hrůza.

Prosadí se tam věci, které za sebou mají to, co se tady tolik kritizovalo, to znamená určité politické zájmy nebo názory, že to není věc obecná.

Není možné, aby to vzniklo na základě nějaké smlouvy, kde tu silnější kartu tahá nemocnice. To prostě není možné.

Protože jeho role mizí v té podobě vlastnění, ale zůstává tam v podobě některých principiálních rozhodování. Rozumím tomu. Rozumím, že nelze zcizit majetek nad určitou hodnotu bez souhlasu státního. Tomu rozumím. Ale na druhou stranu bych byl velmi rád, kdyby i stát rozuměl tomu, že výuka má své specifické požadavky, a dohodl se s tím druhým ministerstvem a s tou školskou částí, jak s těmi prostředky. Protože v tuto chvíli nikdo neví, jak to bude fungovat. Jak ta smlouva bude vypadat?

Myslím si, že se skutečně podařil krok, který to někam posunul, ale ten krok je v tuto chvíli podle mého názoru ještě malý. Proto budu podávat návrh na zamítnutí v prvém čtení. Když ne, tak na vrácení ministerstvu k přepracování. Až pak bych viděl tu třetí, špatnou dobu, to znamená vylepšování pomocí pozměňovacích návrhů, které skutečně ten zákon neupraví. Je ten problém příliš silný. A ta chyba skutečně vzniká jenom v tom, že bohužel pan ministr to zdědil pozdě, že nebylo možné, aby to sociální demokracie prosazovala celé toto volební období. To je práce na celé období.

Děkuji vám, pane poslanče. A nyní vystoupí další přihlášený v obecné rozpravě, pan poslanec Vít Kaňkovský. Máte slovo, pane poslanče. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové. Už zde bylo k tomuto návrhu zákona mnoho řečeno. Omezím se tedy jenom na pár poznámek. Myšlenku transformace fakultních nemoc obecně podporuji. Také to není myšlenka nová. V několika obměnách se zde podobný návrh, nebo v nějakých trošičku jiných verzích, objevil již vícekrát.

Zásadní limit se ukázal již na počátku, protože čas na přípravu tohoto zákona a připomínkové řízení se ukázalo více než hraniční. A stejně tak limitní je čas na projednání tohoto návrhu zákona v dalším legislativním procesu. A toto není kritika současného ministra, toto je konstatování současné situace kolem tohoto návrhu zákona. Nebudu je opakovat všechna, ale nemohu se nezmínit znovu o problému zadlužení některých současných fakultních nemocnic, přičemž již dlouhodobě je nejvíce alarmující situace Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Také zde již o tom bylo hovořeno. Jen za našeho volebního období bylo nutné opakovaně poskytnout ze strany státu finanční prostředky k řešení neutěšené situace tohoto subjektu, už to zde bylo zmíněno, jednalo se o tři čtvrtě miliardy korun, a negativní hospodaření, ale i další problémy této nemocnice nadále trvají.

Jedná se v tuto chvíli hlavně o Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, ale zítra to může být některá nemocnice jiná. V této souvislosti se nelze divit požadavku rektorů našich univerzit, kteří požadují, aby byly budoucí univerzitní nemocnice oddluženy. Je ale toto navrhované řešení samo o sobě dostatečné? Problém s negativním hospodařením Fakultní nemocnice u svaté Anny, potažmo i jiných nemocnic, je dlouhodobý a samotná transformace na jinou právní formu nemůže tuto situaci vyřešit. Troufám si tvrdit, že situaci brněnského zdravotnictví znám poměrně velmi dobře a dle mého přesvědčení je zejména u Fakultní nemocnice u svaté Anny největším problémem absence koncepce dlouhodobého rozvoje této nemocnice i nechuť přistoupit k některým zásadním manažerským rozhodnutím. Ministerstvu zdravotnictví v této souvislosti vyčítám, že situaci brněnských nemocnic, které zřizuje, již dříve nezačalo komplexně řešit.